A v druhém návrhu se šlo zase cestou jinou, a to byl návrh STAN celé to znetransparentníme. Tady vystupoval i, myslím, ministr v té úvodní debatě na předchozím jednání Sněmovny a hovořil o tom, že to dotazování se do jiných částí registru, to adresné, kdy vy dáte email a vyplníte formulář, chci vědět, je takovým způsobem využíváno, tak mohutně, že vlastně to, že to v tu danou chvíli není přístupné online bez nějakého požádání na internetu, a to, že to je zpřístupněno na základě nějaké žádosti, je prakticky jedno a to samé, protože ta bariéra je pouze virtuální. My jsme historicky řešili, jestli výroční zprávy politických stran v Poslanecké sněmovně k nahlédnutí veřejnosti a zveřejněné výroční zprávy na internetu jsou nějaké dvě úrovně veřejnosti.

Bohužel tento návrh teď není zobrazen ani v jednom z těchto dvou spisů, které probíráme, najednou. Takže asi je důležité tuto problematiku řešit. My ho jako Piráti nemůžeme podpořit a myslíme si, že pokud včera teprve vznikl z jednání nějaký kompromisní výsledek, tak není ani vhodné, aby se to probíralo ve zkráceném řízení teď na výborech.

Problém je třeba řešit. Ani jeden z těchto návrhů to neadresuje správným způsobem, nereflektuje to, co bylo domluvené, a rozhodně bychom se o tom neměli bavit v nějakém vynuceném zkráceném čase, měli bychom jít na standardní dobu projednávání. Děkuji panu předsedovi a mám tady žádost o faktickou poznámku. Prosím pana poslance Radka Holomčíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci a nyní mám přihlášku do obecné rozpravy, pan poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl věcně vyjádřit k těm návrhům, které zde byly předloženy. Předně pirátská strana samozřejmě byla zvolena s tím, že bude prosazovat ve všech případech transparenci, a to hodláme činit i v těchto případech. Pokud se podíváme na ty dva sněmovní tisky, tak sněmovní tisk 33 od Starostů obsahuje v § 13 odst. 3 to, že se tam doplňují slova na základě žádosti. To by znamenalo v praxi, že na základě žádosti by byla přístupná nejenom majetková přiznání komunálních zastupitelů na malých vesnicích, ale i majetková přiznání poslanců a senátorů. Tak to mi přijde opravdu, že se úplně nepovedlo, že s tím, že se tady údajně řeší problém malých obcí, tak se pod to zase nějakou zvláštní náhodou dostali i sami poslanci. Tak poprosil bych, abychom nešli touto cestou, protože pak samozřejmě jsou lidé velmi překvapeni, co se v té Poslanecké sněmovně rodí. Pokud jde o návrh 34, návrh předložený lidovci, tak ten zavádí, že by se § 10 a § 11 nevztahoval na veřejné funkcionáře uvedené v § 2 odst. 1 písm. q) čili i neuvolněné starosty. A to včetně městských částí. Opět, můžeme si představit, že v některé městské části hlavního města Prahy, třeba na Praze 4, se některý starosta rozhodne, že bude neuvolněný, ale bude hospodařit s majetkem, který je v řádu rozpočet miliarda korun. Takže to jsou opravdu velké částky, a opět i tento zvolený způsob řešení není vhodný. Proto mi přijde logické, že pokud vůbec se máme bavit o tom, že by vznikla nějaká nová výjimka z toho principu transparence, tak aby byla formulována pouze velmi omezeně pro neuvolněné zastupitele z těch nejmenších obcí, přičemž nejmenší obcí mám na mysli obec, která během posledních tří let hospodařila s nějakou částkou, která nepřesahuje určitou hranici a která ani nemá žádný velký majetek. Protože známe příklady obcí, které jsou velmi, velmi bohaté, mají vysoké příjmy, přestože jsou malinkaté, mají malý počet obyvatel, anebo naopak disponují značným majetkem. Podle našeho názoru by to mělo být vymezeno tak, aby ty výjimky dopadly opravdu pouze na neuvolněné zastupitele těch nejmenších obcí, což byl ten deklarovaný zájem obou dvou předložených návrhů. Já bych se chtěl ještě vyjádřit k postupu při projednávání tohoto návrhu zákona. My jsme samozřejmě také nesouhlasili s tím, aby to bylo projednáno v režimu § 90, a nesouhlasíme ani s tím, aby byla zkrácena doba na projednání tohoto návrhu na sedm dnů, protože během sedmi dnů opravdu se obávám, že nebude tato Poslanecká sněmovna se vší obrovskou úctou, kterou k ní chovám, schopna vyplodit kvalitní legislativní návrh. My jsme ochotni navrhnout například patnáct dnů. To si myslím, že je doba, kdy se aspoň mohou sejít oba dva výbory, které jsou tomu příslušné, a můžeme si to nechat uležet v hlavě, můžeme opravit ty chyby, které tam budou, a v té době se to dá v zásadě zvládnout. Proto bych chtěl jménem poslaneckého klubu Pirátů a poslaneckého klubu TOP 09 vznést námitku k předloženým návrhům na zkrácení doby, a to u tisků č. 33 a 34 v těch případech, kdy doba zkrácení je menší než patnáct dnů, a předložit zároveň návrh na zkrácení doby projednání obou dvou návrhů na patnáct dnů.

Pane poslanče, prosím, máte slovo. Pěkné odpoledne. Já skutečně pouze stručně a obecně, nikoliv konkrétně, k těm návrhům.

A když to vezmu z té své roviny, tak co tam většina z nás uvádí, nebo alespoň podle sebe to soudím, tak uvedu tam dům, uvedu tam auto, ale slovy klasika: to přece skoro ani uvádět nemusím, to každý vidí. Děkuji a pan poslanec Benda, faktická poznámka. Tak prosím, máte slovo, protože už nemám další přihlášené.

Ale jednu poznámku k tomu, co teď řekl pan poslanec